Děkuji, pane předsedající. Já jsem se chtěl zeptat, co tedy brání tomu, aby koalice předložila novelu jako vládní návrh. Co tomu brání? Proč tady musíme být svědky toho, že jedna koaliční strana se od tohoto návrhu tak ostře distancuje? Druhý dotaz by byl k panu poslanci Volnému prostřednictvím pana předsedajícího.

Tak pokud vy chcete svůj návrh projednat za 200 dnů, tak kdybyste se chtěl vyrovnat poslanci Farskému, který tady teď není, je řádně omluven a musím se ho tedy zastat, co kdybyste si, pane poslanče Volný prostřednictvím pana předsedajícího, ještě těch tisíc dnů počkal? Děkuji panu poslanci Koubkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Beznoska, po něm pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, jenom krátce.

Kdybychom byli, a teď myslím do řad vládní koalice, schopni tento zákon napsat, tak jsme si možná ušetřili debatu nad těmito třemi tisky, které spolu naprosto souvisejí. Čili nejsem si úplně jist, jestli takhle pod nějakou rouškou boje proti hazardu se dá postupovat. Můj názor je celkem jednoduchý, i když vím, že napsat správně nový loterijní zákon je velmi těžká úloha pro pana náměstka Závodského, ale je to jediná správná cesta celkový komplexní nový zákon. A omezme tuto možná i zbytečnou debatu. Nyní s přednostním právem pan místopředseda... Tedy pardon, s faktickou poznámkou pan místopředseda Filip, po něm pan poslanec Volný, po něm pan předseda Kalousek. Prosím pány kolegy a paní kolegyně při této debatě, aby respektovali zákon o jednacím řádu a Ústavu České republiky.

A prosím, přestaňte s tím.

Prosím, pane poslanče. Já bych chtěl panu kolegovi vaším prostřednictvím říct pokud umím dobře počítat a pan kolega Farský čekal tisíc dní, tak minimálně pět set dní čekal za vlády pana kolegy Nečase a za vaší vlády, takže jste ho nechali čekat především vy.

Děkuji panu poslanci Volnému. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Očekával jsem, že přijde nějaký protinávrh.

A o čem já rozhodnu, že je dobré, to se projednávat bude, a o čem já rozhodnu, že je špatné, to se projednávat nebude.

Tak s další faktickou poznámkou pan poslanec Volný, po něm pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Faltýnek. Kolegové, kolegyně, já jsem trošičku zmatený.

To si myslím, že takhle by to asi mělo být.

Děkuji panu poslanci Volnému. Pane místopředsedo, dámy a pánové, milí přátelé, co nás možná vidíte na televizních obrazovkách, já chápu, že nám nerozumíte. Ale abych to uvedl do nějakého normálního rámce a odpověděl prostřednictvím pana místopředsedy panu Kalouskovi: O tom, jaká bude agenda této Poslanecké sněmovny, dámy a pánové u televizních obrazovek, nerozhodl ani pan Babiš, ani pan Kalousek, ale rozhodli jste to vy, rozhodly to volby, řádné, demokratické volby, spravedlivé demokratické volby. Z těch vychází vláda a vláda prostě vládne. Je to tak všude na světě, žádný lepší systém než demokracie vymyšlen nebyl.

Děkuji.

Prostě to tak je a až do příštích demokratických svobodných voleb to tak bude. Takže dámy a pánové u televizních obrazovek, prosím vás, rozhodněte ještě lépe, než jste rozhodli posledně. Děkuji panu poslanci Komárkovi.